Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Tak jak mám poznámky před sebou, jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly. Nikdo to nerozporuje, v tom případě nyní nechám hlasovat o návrhu programu této schůze jako celku s úpravami, které jsme přijali. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh programu? Kdo je proti tomuto návrhu? Do hlasování s pořadovým číslem 14 přihlášeno 193 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti nikdo. Ale mám zde připomínku k hlasování. Prosím, pane poslanče.

Prosím, máte slovo.

Nezpochybňuji hlasování. Dobře, děkuji vám. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající, u hlasování číslo 4 jsem hlasoval proti, ale objevilo se tam pro, hlasování nezpochybňuji. Dobře, děkuji vám. Tím jsme se vypořádali s připomínkami k hlasování a přistoupíme v tom případě k programu dnešní schůze.